Ústavněprávní výbor ve svém pozměňovacím návrhu oproti vládnímu návrhu navrhuje tyto poplatky docela razantně zvýšit, a sice tak, že za první zápis akciové společnosti do rejstříku z 8 tisíc na 10 tisíc korun, tedy o 2 tisíce korun.

Myslím si, že víme, že Česká republika, co se týče zakládání společností, nepatří mezi země se systémy velmi rychlými a velmi levnými, a tento návrh by podle mého názoru naprosto zbytečně zvýšil zátěž podnikatelů při zakládání společností nebo při jejich úpravách.

Pana zastupujícího ministra spravedlnosti jsem chtěl požádat, aby setrval na vládním návrhu a tento pozměňovací návrh nedoporučil.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, protože tady byl zmíněn ústavněprávní výbor, dovolte mi, abych se k této věci také vyjádřil. To, co říkal pan ministr Kalousek, je pravda, ale je to pravda jen částečně, protože původní návrhy jsou takové, resp. ten stav je takový, že dnes existuje poplatek v určité výši, soudní poplatek za zápis společnosti, a ministerstvo navrhuje, že ty poplatky razantně sníží v případě, že se občan, firma, obrátí nikoli na stát pro ten zápis této společnosti, ale na notáře. To znamená razantním způsobem pomáhá tomu, aby bylo výhodnější jít nikoli ke státu, ale k notáři a provést ten zápis tam. Ten důvod je podle mého názoru chvályhodný, tak jak to ministerstvo původně avizovalo, a to je ten, že by mělo dojít k odbřemenění soudů a právě ta finanční motivace toho, že tuto věc provede notář, by měla vést většinu podnikatelů k tomu, aby se ucházeli o zápis tam a nikoli u soudu.

Obáváme se a obávali jsme se, že by mohlo v této věci dojít až k výpadku 130 nebo 150 milionů korun na příjmové straně státního rozpočtu, které by tedy chyběly státnímu rozpočtu, byť by nechyběly Ministerstvu financí, pokud by ono nebylo kráceno, a mělo by to pozitivní efekt na straně zaměstnanců soudů, kteří by mohli v této věci mít uvolněné ruce. Musím říct, že doposud si nikdo nedokáže přesně spočítat, o jaký výpadek by se jednalo, jsou to skutečně jen odhady. Odhady, které jsme si prováděli my na výboru, a odhady, které provádělo ministerstvo, se do značné míry liší. Já jsem ochoten akceptovat tu připomínku, která tady je. Myslím si, že nemá smysl, abychom se tady nyní přeli o to, jestli ta částka bude o tisíc korun vyšší, nebo nižší. Budeme respektovat a takto jsme se dohodli jako poslanci ústavněprávního výboru stanovisko ministerstva, které je v souladu s tím, co říkal pan exministr Kalousek, pokud to samozřejmě pan ministr Brabec zastupující paní ministryni Válkovou potvrdí, a myslím si, že tím by ta věc mohla být vyřešena. Jen bych chtěl skutečně na pravou míru uvést to, že by ústavněprávní výbor zvyšoval poplatky podnikatelům. Není to tak. My jsme jen to razantní snížení chtěli nahradit snížením méně razantním, které by znamenalo menší propad rozpočtu Ministerstva spravedlnosti, který jsme tady avizovali. Tak, já jsem sice ohlásil pana ministra Brabce, ale mám tady dvě faktické poznámky, a to pana předsedy Stanjury a pana předsedy Kalouska, takže nejdřív vyčerpáme ty faktické poznámky. Děkuji za slovo.

Je to zvýšení ve prospěch státního rozpočtu. Na druhé straně je třeba říct, kdo vlastně ušetří.

A není to tak, že my jenom snížením snižujeme méně, než chtěla vláda.

Nyní dvě faktické poznámky. Ale nejdřív, než vám dám slovo, pane předsedo, požádám sněmovnu o klid.

Jsme před rozhodnutím, vážným rozhodnutím o zákonu a prosím ty, kteří diskutují něco jiného, aby to diskutovali v předsálí. Já souhlasím s tím, co říkal pan doktor Tejc. Ale já jsem tady neřekl ve svém prvním vystoupení, že se jedná o zvýšení oproti dnešní skutečnosti.

Vím, že to vypadá divně, když opoziční předák obhajuje vládní návrh oproti návrhu výboru, ale v tomto případě jsem skutečně přesvědčen, že návrh Ministerstva spravedlnosti je lepší.

Děkuji za slovo. Já už jenom v rámci precizování jednotlivých vyjádření. Chtěl bych doplnit: Uvědomme si, ano, nechceme zvyšovat zátěž podnikatelů, ale my tady snížíme výrazně poplatek jenom podle toho místa, kam si dotyčný člověk přijde vyřídit svoji záležitost.

S žádným takovým návrhem opozice nepřišla. My jsme v těch diskusích pokračovali i po ústavněprávním výboru a samozřejmě nechceme klást překážky podnikání. Můžu říct, že za klub ANO i my se vrátíme a podpoříme ten původní vládní návrh. Vítáme to, aby se hlasovalo v tomto bodě zvlášť. Protože ta diskuse pokračovala i po ústavněprávním výboru, tak bych dokonce navrhl, aby se o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které jsou obsahem usnesení ústavněprávního výboru, hlasovalo jednotlivě. Pan zpravodaj jistě eviduje. Nyní faktická poznámka pana předsedy Tejce.